Na zdraví člověka má škodlivý vliv nejen samotná potřeba tabáku, ale i expozice nepřímému tabákovému kouři.

Podíl kuřáků se v dospělé populaci pohybuje podle informací Státního zdravotního ústavu v Praze v rozmezí 28 až 32 %. Ráno jsem slyšel informaci, že je to 26 až 28 %, ale myslím, že se to blíží kolem 30 %. Prevalence denního kuřáctví v dospělé populaci vykazuje v posledních deseti letech velmi mírně klesající trend.

Tři čtvrtiny současných kuřáků podle zjištění Státního zdravotního ústavu začaly s kouřením do 18 let.

Nejvyšší výskyt kuřáctví, a to je alarmující, je podle šetření Státního zdravotního ústavu ve věkové kategorii 15 až 24 let. Tam je největší výskyt a to je samozřejmě velice špatné.

Pravidelnými kuřáky je 18 % patnáctiletých dětí.

Tak to jsou údaje samozřejmě Státního zdravotního ústavu. Jinak zde probíhala též studie Spojených států amerických GITS a výsledky studie dokladují též nedostatečnou ochranu dětí před expozicí tabákovému kouři. Víme třeba, že ve Spojených státech amerických jsou údajně i státy, kde se nesmí kouřit v autě, když veze řidič dítě. Takže je to tam přísné. V roce 2011 uvádělo 45,8 % dětí ve věku 13 až 15 let z České republiky expozici tabákovému kouři v uzavřených veřejných prostorech a 43 % dětí uvádělo, že žije v domácnostech, kde jiní kouří. A teď důležitá věc. Více než 7 z 10 dětí, to znamená, že je to 70 %, se domnívá, že kouření by mělo být, vážené poslankyně a poslanci, na veřejných místech zakázáno, což je zajímavé.

Druhý bod je konzumace alkoholu. Tam jsme samozřejmě také na čelných místech v Evropě i ve světě. Pokud jde o konzumaci, situace v České republice se rovněž významně nemění. Spotřeba je stabilizována na relativně vysoké úrovni přibližně 10 litrů čistého alkoholu za rok na obyvatele včetně dětí. 10 litrů čistého alkoholu! Z toho samozřejmě každý nepije čistý líh nebo čistý alkohol, ale je tam spotřeba asi jednu polovinu dělá pivo, jednu třetinu dělá líh a zbytek je spotřeba vína a ostatních alkoholů. Podle výsledků šetření 15 % dospělé populace konzumuje alkohol pravidelně a velmi často denně nebo obden. U mužů je tento výskyt 23 %, u žen 8 %.

Pití nadměrných dávek alkoholu týdně a častěji lze považovat za zvlášť rizikové z hlediska řady možných problémů nejenom zdravotních, ale třeba úrazů, dopravních nehod, násilného chování a podobně. Jsou rozdíly ve vzdělání, a statisticky významné. Vysokoškoláci udávají časté pití nadměrných dávek ve srovnání se středoškoláky a s lidmi se základním vzděláním nebo vyučenými méně často. Česká republika dále vykazuje vysokou míru užívání alkoholu nejen u dospělých a dětí a mladistvých do 16 let.

Z uvedené studie vyplývá, že nadměrné dávky alkoholu pět a více sklenic při jedné příležitosti více než třikrát v posledním měsíci konzumuje u nás pětina studentů. U chlapců vzrůstá výskyt pravidelného pití piva a destilátů, u děvčat vína a destilátů.

Dalším znepokojujícím faktorem je dostupnost alkoholických nápojů.

Ty děti byly do 16 let. Takže si myslím, že to není žádná legrace, ale že to je závažný problém České republiky, a v těch žebříčcích doopravdy obsazujeme pravidelně nejvyšší místa v Evropě.